Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Dámy a pánové, prosím o klid! Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové.

Připomínám, že zákon, který předkládáme, žádný systém emisního obchodování nezavádí. Tato novela umožňuje České republice, aby využila několik flexibilit, které mají členské státy k dispozici.

Další nástroj, který je návrhem upravován, jsou takzvané kompenzace nepřímých nákladů. Ty jsou určené pro energeticky náročná odvětví průmyslu, která jsou ohrožená zahraniční konkurencí. Kompenzovat se jimi bude zvýšení cen elektřiny v důsledku nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů. Vláda bude podle navrhovaného znění zákona každoročně k tomuto účelu určovat částku, tedy celkovou sumu prostředků, které budou k dispozici, a Ministerstvo průmyslu a obchodu bude rozhodovat o poskytnutí kompenzace jednotlivým oprávněným žadatelům.

Dámy a pánové, zdůrazňuji, že tento zákon dokázal téměř nemožné, a sice že obsahuje kompromis mezi ochranou životního prostředí, podporou průmyslu a dopady na státní rozpočet. I proto byl zákon předložen bez rozporů z meziresortního připomínkového řízení. Tento kompromis vznikal velmi těžce za náročných jednání. Každá strana by ráda viděla nějakou úpravu ve svůj prospěch, ale dosažená kompromisní rovnováha je velmi křehká a pro výrazné změny v ní už není prostor.

V tomto směru bych chtěla ocenit výsledek projednávání návrhu oběma výbory, který byl v rámci prvního čtení přikázán jak hospodářskému výboru, tak výboru pro životní prostředí, které oba doporučily návrh schválit v předloženém znění, jelikož větší zásah by rovnováhu narušil a ohrozil celý koncept této novely.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 483/1 až 4.